To má být společný cíl. A pokud tady znějí slova o tom, že i opozice je připravena k tomu přispět, tak to jen vítám a uvidíme, jestli se v tomto směru slova potkají s následnými činy. Děkuji, pane ministře. Eviduji dvě přednostní práva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom opravdu velmi rychlá reakce na slova pana ministra Bartoše. Naprosto souhlasím, včera bylo pozdě.

Zákon o sociálním bydlení tam byl opravdu ostrý nesouhlas obcí, proto ministerstvo přišlo s dotačním programem, aby se to skutečně realizovalo rychle. Ale musíme si říct, že byty musí stavět obce. Stát dává nástroje, a to nástroje nemalé, například stoprocentní dotace.

A to je potřeba si prostě přiznat, protože byť to bylo zase myšleno, a vždycky to je dlážděno dobrými úmysly, tak to byla pořád jenom novela. A naprosto souhlasím, že velmi nevhodně se zvolila cesta orgánů územního plánování, protože se paradoxně tou novelou vyrobilo další razítko navíc.

Vy víte moc dobře, že do Poslanecké sněmovny přišlo několik dopisů od odborných profesních svazů, které si stěžují na to, že s nimi nikdo nekomunikuje. Tak tady znovu říkám, opozice je připravena konstruktivně spolupracovat. Výsledků voleb jsme si vědomi, to znamená, budeme hledat cestu i přes obce, ale zároveň budeme chtít zajistit to, aby úředník byl zastupitelný, aby se daly vymáhat lhůty, aby byla opatření proti nečinnosti úřadů, aby pokud možno jednali ti úředníci nad jednou projektovou dokumentací, a ne že si to budou zase posílat. To prostě určitě není cesta správným směrem.

Přeji hezký den. K důvodům, které tady už zazněly, zdůrazním velmi krátce jenom možná dva, proč tedy předkládáme to odložení, protože stávající novela zavádí vlastně s reformou stavební správy i změnu veřejné správy jako takové. A já bych chtěla zdůraznit, že vlastně první instanci ve stavebním řízení dáváme na krajská města na krajské úrovni. To znamená, naprosto to vzdalujeme občanovi, byť mu říkáme, že bude mít nějaké územní pracoviště a že na územním pracovišti se doptá, ale současně s tím zanikají také různé orgány, hlavně ochrany životního prostředí, které se slučují na úrovni krajské do krajského. Já to považuji i za trochu rezignaci na veřejné zájmy a na zájmy ochrany samospráv a na jejich rozvoj. Já vám také děkuji, paní ministryně. Vaše dvě minuty, prosím.